Uplynula doba, na kterou bylo jednání přerušeno, a pan předseda Kalousek může pokračovat.

Je to třetí čtení a lhůta uplyne až v 9 hodin. Dřív se hlasovat nemůže.

Nemůžeme jednat o bodu 28, pokud jsme si svým usnesením schválili, že prvním bodem ve středu je bod 145. To bychom porušili své vlastní usnesení. To je samozřejmě váš názor, pane kolego. Ale to je pravda, pane předsedo. To je pravda, pane předsedo. Pane předsedo, já to říkám ani nevíte, jak rád bych pokračoval.

Nepochybně je středa a usnesení Poslanecké sněmovny jasně říká, že první bod ve středu bude bod 145. Je to třetí čtení. Kdybychom, kolegyně a kolegové, měli lhůtu mezi druhým a třetím čtením, tak bychom teď mohli přerušit a začít hlasovat o bodu 145 a já bych pokračoval. Ale to nemůžeme, protože lhůta mezi druhým a třetím čtením nám uplyne až v 9 hodin. My nemáme šanci.

Pane předsedo, já vás upozorňuji na to, že jako předsedající jste povinen dodržet podle mého názoru usnesení Poslanecké sněmovny, které říká, že první bod ve středu, o kterém budeme jednat, je bod 145, a prosím, abyste jako předseda Poslanecké sněmovny naplnil usnesení Poslanecké sněmovny.

Tudíž já jsem přesvědčen, že jednat můžeme dále. A ptám se, zda v této souvislosti něco navrhujete. Naplňujete mě nadějí, pane předsedo, protože to vypadá, že bych mohl pokračovat, kdybyste Kdybyste měl pravdu.

Já jsem také konzultoval. Kdyby bylo v usnesení, které jsme přijali, že prvním bodem jednacího dne ve středu jednacího dne ve středu bude bod 145, měl byste pravdu. To usnesení zní první bod ve středu. Ve středu. A nepochybně je středa. Já jsem sdělil Sněmovně, jaký je můj názor jako předsedajícího schůze. Registruji tady žádost pana kolegy Sklenáka o vystoupení, které samozřejmě je možné, pokud... Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a prosím pana předsedu Sklenáka. Děkuji za slovo. Já se ztotožňuji se stanoviskem pana předsedy Sněmovny, ale pokud by Sněmovna byla jiného názoru, tak potom mohu nabídnout jinou proceduru. A pokud bychom přistoupili na to, že tedy před 10 minutami začal nový jednací den, tak bezesporu platí jednací řád v tom smyslu, že první půlhodinu je možné měnit program schůze. Takže v tom případě bych navrhl, abychom jako první bod dnešního dne zařadili bod, který právě probíhá, návrh zákona o loteriích. Takže to by byl možný postup.